Tak se podívejte na ten základ daně.

Představme si, že bychom pro právnické osoby zavedli paušály. A představme si jenom ten nejvyšší, že bychom všem právnickým osobám klidně nařídili, že budou mít paušál 80 %. Jak by to zvedlo daně z příjmů právnických osob? Dramaticky. Dramaticky! Když se podíváte i na příjmy těch největších a nejúspěšnějších firem, tak si představte, že 20 % jejich příjmů je daňový základ.

Taky z podkladů, které mám k dispozici, většina zaměstnanců je u živnostníků drobných a malých firem v sumě. Takže pak ta debata má smysl.

A vůbec se neukazuje potřeba snížit paušál ze 2 milionů na 1 milion, o které mluvil pan ministr financí, že to by byla možná podmínka nebo cesta, jak vrátit tu slevu.

Takže podle našeho názoru není žádný důvod, abychom snižovali paušály, není žádný důvod k tomu, abychom nevrátili slevu na manželku a děti těm, kteří mají více než 50 % příjmů, když uplatňují paušály. A je tady prostor ke zjednodušení daňového systému a zrušení některých daňových výjimek jenom proto, že jsou úplně marginální a že je využívají desítky nebo pouze stovky daňových poplatníků.

Já jenom z toho důvodu, že tam nejsou ta dvě čísla, navrhnu nesouhlas. Objektivně jsem naprostou většinu údajů dostal.

Já vám také děkuji. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

Nicméně jsem to vydržel. Nechápu to.

Vaši interpelaci dělala zaměstnankyně finančního úřadu 60 hodin. Dvacet tři let ho máme. Dokonce mluvila o šikaně. Nemáme lidi chybí nám 900 lidí. A Finanční správa vybírá daně, protože jsme zavedli věci, které tady nikdo nikdy nezavedl. Proto máme i přebytkový rozpočet.

Takže já nevím, o čem to je, ta debata.

Vy jste říkal, že to nemá dopad na český rozpočet.

My určitě rádi odpovíme písemně panu poslanci. Prosím, pan poslanec Stanjura.